Silně nedoporučujeme podpořit pozměňující návrhy pana poslance Klašky, protože krajům nepomohou.

Že není jasné, na základě jakých kritérií byly ty projekty, a budou velké novinové titulky o tom, jak nebyly řádně a efektivně využity státní prostředky.

A myslím si, že těm už jsme vzali minule hodně a tentokrát bychom to dělat nemuseli. Já vám také děkuji.

On dobře zná koaliční vládnutí a ví, že někdy prostě člověk musí, to tady nechci nějak zbytečně zdůrazňovat. Někdy je ten názor trošku jiný a zastává názor samozřejmě koalice. A určitě dobře ví, jak jsem hovořil také na rozpočtovém výboru, kdy pan ministr Babiš tehdy byl ostře proti, a dokonce říkal, že obce mají hrozně peněz na účtech a není třeba další. Já jsem mu říkal, aby už to nikdy neříkal, takovou věc! Takže to jenom pro vysvětlení, pane kolego.

Děkuji.

Prosím. Chtěl bych ocenit názorový veletoč hnutí ANO Andreje Babiše, který po letech přišel na to, že jsme měli pravdu. Děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo, budu velmi stručný. Za prvé, nepodpoříme Klašku a už kolega Stanjura tady říkal proč. Chcete stavět dálnice, chcete stavět rychlou železnici, anebo chcete lepit dvojky, trojky? Ale tady přidáme krajům, tak proboha, kde to skončí?

To už je dneska jasné a evidentní. Faktická poznámka pana poslance Svobody. Připraví se pan poslanec Kořenek.

Hezké poledne. Dovolte, abych vám připomněl jednu historickou reminiscenci.

Má několik desítek miliard na účtu, se kterými neví co.

Děkuji. Nyní pan poslanec Kořenek s faktickou poznámkou.

Ale to je minulost. Já bych chtěl jenom připomenout, že většina obyvatel, třeba i našeho kraje, jezdí po těch dvojkách, trojkách. My ty silnice prostě potřebujeme. Samozřejmě podporuji a podporujeme, ale vidíte, že my kvůli křečkovi nestavíme už několik let, a spoustu jiných příkladů bych mohl říct. A mezitím se na těch cestách druhé a třetí třídy taky můžeme pozabíjet.

Děkuji za slovo. Já už jsem nechtěl vystupovat, ale, prosím vás, nechte už těch blábolů, že za něco může Bárta.

Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Kořenka. Prosím. Vážený pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, já jsem mluvil o konkrétní stavbě. Tam se zastavily přípravy. A vy dobře víte, že ty přípravy se nedají obnovit během půl roku ani jednoho roku, že je to dlouhodobá záležitost. A vím, o čem mluvím, protože bohužel u dvou staveb, které se dotkly mého regionu, jsem byl. Děkuji. Tak nejprve pan poslanec Kolovratník, pan poslanec Laudát a další. Přátelé, kolegyně, kolegové, já vás chci ve faktické poznámce poprosit, abychom se zdrželi faktických poznámek. Mě mrzí, že zrovna tím jedním pozměňovacím návrhem, jehož předkladatel ještě neměl šanci promluvit podívejte se na ten čas , ohrozíme ten návrh zákona, na kterém cítím, že je tady shoda v té sněmovně a má velkou šanci projít. Za mne jediné. Já jsem v dozorčí radě. Ono to vlastně už dneska funguje. Je tam jeden z příspěvkových programů, jako jsou chodníky, cyklostezky, bezpečnost, do nich se nějaké peníze dávají, tak jeden z těchto programů je takto vytvořen právě na ty dvojky, trojky. Jediný rozdíl je, že dnes v něm nejsou prostě dopředu žádné peníze. Já třeba za sebe jako člen hospodářského výboru bych si dovedl představit debatu při tvorbě toho rozpočtu. Kolegové, sedíme tam, známe, jak to funguje. To znamená, při debatě v září, na přelomu srpna, září, nebo pak při debatě tady na plénu.